Nyní faktická poznámka pana poslance Vladimíra Koníčka. Vážený pane předsedající, já bych chtěl vaším prostřednictvím požádat pana poslance Bendla, aby poskytl kontrolnímu výboru přehled těch pochybení Nejvyššího kontrolního úřadu, která tady vzpomenul, protože říkal, že v některých závěrech se vyskytují nepravdivé, nepamatuji si přesně tu formulaci, takže poprosil bych pana poslance Bendla, aby nám takový seznam pochybení Nejvyššího kontrolního úřadu poskytl, a my se tím budeme určitě na kontrolním výboru zabývat. Děkuji panu poslanci Koníčkovi.

Ale řekněme si na rovinu: Nějak to interpretovat musíme, protože nedonutíte zastupitelstvo, aby hlasovalo o daném bodu, a navíc nedonutíte zastupitelstvo ani k tomu, aby tento bod zařadilo na program svého jednání. To prostě nejde.

Možná v rámci projednávání ve výboru by bylo lepší tento paragraf více vycizelovat, aby bylo zcela jasné, jak to předkladatel myslel.

Je to takovéto drbání za uchem přes celou hlavu. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím. Děkuji. Nejprve odpověď na tu položenou otázku. To samozřejmě rád dodám anebo vás odkážu na závěr NKÚ směrem k Ministerstvu zemědělství.

Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Moje městská část má dva hasičské sbory, dvě jednotky dobrovolných hasičů, ale to neznamená, že jsme schopni si přesto všechno zajistit.

Ta praxe je opravdu jiná.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jako prvý chtěl říci, že jsem také nepodepsal Rekonstrukci státu, protože jsem ve věku, kdy už si mohu dovolit být nevydíratelný. Druhá věc, kterou bych chtěl říct jako člověk, kterého tato Sněmovna vydala ke stíhání za politické rozhodnutí, že velmi varuji před tím, aby existoval nějaký zákon, který velmi volně hovoří o tom, co to je politické rozhodnutí. To znamená, že se veškerá rozhodování zastaví. Jestliže je obžalováno celé zastupitelstvo za to, že rozhodlo na základě materiálů a odborných posudků, politicky rozhodlo, a je za to stíháno, zákon, který ten prostor otevírá, že bude posuzovat NKÚ, který umí posuzovat ekonomické věci, je zřízen pro to, aby posuzoval státní podniky, že bude posuzovat, zda to politické rozhodnutí bylo správné, já proti tomu velmi varuji a doporučuji, aby tento zákon byl vrácen k dopracování, protože tyto nejasnosti musí být vyjasněny. Není možné, abychom celou komunální politiku vystavili permanentnímu stíhání za každé rozhodnutí, které se někomu nebude líbit. Upozorňuji, že to rozhodnutí dělají lidé, kteří k tomu byli zvoleni svými občany. A to posuzování dělají lidé, kteří jsou zaměstnanci.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení na ty faktické poznámky plynule naváže. Musím říct, že dosavadní diskuse, vystoupení kolegů, různé názory, vystoupení kolegy Stupčuka, různé další názory ostatních předřečníků interpretujících podobná témata úplně jiným způsobem ukazují, jak velmi nebezpečné je vstupovat formou takové legislativy na tenký led subjektivního posuzování toho, co je hospodárné z hlediska nakládání obcí, a natožpak toho, co je účelné. Tam já vidím už úplně jinou kategorii a zmíním se o tom za chvíli. Zkusím uvést takový příklad sporu, který jsem jako komunální politik zažil.